Já opravdu nevím.

Dva nebo tři roky, to je také takové zvláštní.

Toto jasně zaznělo. Takže máme tady tvrzení proti tvrzení.

Další věc, kterou bych chtěl říci, že se mi trošičku nelíbí v kontextu vlastně té dnešní vyhrocené doby. Máme tady pana Redla, který vlastně nějakým pofidérním způsobem se stal osobou nesvéprávnou, osobou, která jenom díky tomu se vyhnula nástupu výkonu trestu, osobou, která byla spojována s panem Krejčířem.

To je důstojno ministrovi vnitra? To je nějaké vyhrožování opozicí? To je jako co, prosím vás?

Prosím vás, to bylo myšleno jak?

Já se až divím, že náš pan předseda nepožaduje za tento výrok, který včera zazněl, omluvu. A takto bych mohl pokračovat.

Všechno za osm měsíců. Přitom tady máme uprchlickou krizi, máme tady válku mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Myslím si, že bezpečnostní složky mají co dělat, a ne takovýmto způsobem provádět nějakou destabilizaci a prostě takovéto obrovské a urychlené výměny.

Opravdu to nemohlo počkat do ukončení té prověrky?